Vážená paní předsedající, obracím se na pana premiéra s následujícím dotazem.

Jaké parametry tohoto závazného dokumentu bude Česká republika v Paříži prosazovat a podporovat, zejména z hlediska časového rozsahu opatření, z hlediska plánovaného poklesu emisí skleníkových plynů a také z hlediska omezení nárůstu průměrné teploty v období 2015 až 2100? Bude tento dokument skutečně závazný pro všechny země světa, tedy i pro USA, Čínu, Rusko, Indii a další velké producenty emisí? Jste si, vážený pane premiére, vědom toho, že přijatý protokol může výrazně omezit hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost zemí Evropské unie i naší země a zavázat nejen současné obyvatele, ale i další generace? Neměl jste se včas obrátit s dotazem na názor na tuto důležitou věc na plénum Poslanecké sněmovny? Předem děkuji za odpovědi. Děkuji za dodržení časového limitu, pane poslanče. Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Petr Fiala který zde není přítomen, tudíž jeho přihláška propadá.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, milí kolegové, kolegyně, dotaz na pana premiéra, který jsem chtěl položil samozřejmě osobně, načtu. Vím, že po schválení státního rozpočtu je přesto jedna oblast, která mi vrtá hlavou. Je to oblast objemu prostředků na vědu, výzkum a inovace, která v poměru k hrubému domácímu produktu klesá.

A druhý dotaz, proč jste tedy rezignoval na to, že v programovém prohlášení vlády bylo, že věda, výzkum a inovace budou vaší prioritou. Děkuji za odpověď. Děkuji též za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Adamce, připraví se pan poslanec Josef Nekl. Prosím, máte slovo.

Jistě jste, pane premiére, zaregistroval podněty od občanského sdružení Oživení, je jich řádově asi 20 tisíc. Všichni, co máme zkušenost s prací této instituce, tak vzpomínáme na dobu, kdy se podněty řešily v měsících, někdy i v letech. Sám mám zkušenost, že u mé stavby to trvalo cca 15 měsíců. Teď se situace trochu zklidnila, nicméně lhůty jsou snad kratší, alespoň to tvrdí vedení ÚOHS, ale teď, v tomto případě, kdy přicházejí tyto podněty, které mimochodem přicházely vždycky, jenom ne v takové míře, a vždycky sloužily, řekl bych, k politické konkurenci a dehonestaci svého politického protivníka, případně to byly zhrzené firmy, které chtěly poškodit vítěznou firmu, která získala zakázku.

Děkuji vám za odpověď.

Děkuji, vážená paní místopředsedkyně.

Je tomu více jak půl roku, co jste navštívil bývalé vojenské letiště Bochoř na Přerovsku. Bezmála 400 hektarů plochy, po dle mého názoru a názoru řady odborníků velmi chybném rozhodnutí vlády o vojenském letišti, dnes chátrá.